Takže já budu rád... Vy stále mluvíte o tom, jakou máme my tady podporu a jak je to všechno domluveno. Já neříkám, že schvaluje zákony.

Myslím si, že se chováme a přistupujeme k tomu se selským rozumem. Ještě se musím zásadně ohradit proti tomu, co řekl tady pan Kalousek. Já jsem nikoho nevydíral! Nikomu jsem nevyhrožoval. Tak přestaňte lhát už konečně. A to, co jsem četl, ty papíry, které se ztratily, a náhodou sekretářka na Úřadu vlády je našla, je skandál pro mě! Neříkejte to.

A pokud skutečně jsem to řekl, tak se za to omlouvám, protože to není pravda. A myslel jsem jenom, že člověk, který byl odpovědný za Úřad vlády, a ten Úřad vlády, nárůst těch úředníků byl dramatický, tam natáhl různé lidi. Různé.

Já jsem si nechal předložit tabulku jednotlivých resortů, protože jsme stále obviňováni, nárůstu úředníků podle resortů podle jednotlivých koaličních stran. A o tom jsem mluvil. A tady se rozšiřuje zase nějaká lež.

Takže premiér si nemůže posílat kontroly, kam chce. Ano, nemůžu. Nejsou žádné politické důvody. Máte interpelace. My jsme se vzdali výborů.

Takže tady to bylo strašně zajímavé, kdo všechno lobboval za pana Vobořila. A já jsem se s těmi lidmi potkal, a dokonce jsme se domluvili na postupu. Takže není to vaše zásluha.

Tehdy jste zase křičeli: ohrožení demokracie, protože na každý zákon bylo napsané tiskové prohlášení, které nebylo použito. Šílená byrokracie. Já jsem ho předkládal. Tak to se jim asi nelíbilo, tak to neprošlo. Tak ale když to přinesete, my budeme určitě rádi.

Toho jsem se striktně držel. Ano, my jsme zdědili nějaké náměstky. Ale to jsou všechno profíci. To byli úředníci. Na kultuře...

A my to dokazujeme.

Myslím, že těch argumentů tady odznělo dost.

Ale my neděláme žádné nevratné kroky. Takže Piráti taky dělají výběrové řízení.

Takže já uznávám, ano... Chceme.

Chtěli být u toho. Proč? To vás zajímalo! A my jsme byli přece domluveni s ODS. On to sepsal všechno. A potom jsme se měli potkat všichni a uzavřít to. Tak si to připomeňte.

Já už nevím co. ministr? Chtěli jsme jednat.

Takže se omlouvám, ale není to pravda. Takže já, pane Gazdík, já uznávám, že ta vláda bez důvěry nemá dělat nevratné kroky. Ale my neděláme nevratné kroky.

Ano. Ale Ústavní soud jasně řekl, že nemáme dělat nevratné kroky. A ty kroky, které my děláme, jsou všechny vratné.